Já tady musím upozornit na to, že původní text, který byl předán do Legislativní rady vlády je to slovíčkaření, ale prosím pěkně, dovolte mi na to upozornit.